Doporučuji, aby návrh zákon byl propuštěn do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu.

Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Podle nedávno zveřejněného výzkumu každý týden nejméně 77 % obyvatel České republiky nakupuje potraviny a více než 40 % z těchto potravin je z dovozu. Dle společnosti Stenmark potraviny ze zahraničí nakupují nejčastěji Pražané a lidé z velkých měst.

Hlavním důvodem tohoto negativního vývoje je činnost obrovských obchodních řetězců, které kontrolují skoro 70 % prodeje potravin v České republice.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové.

Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jsem přesvědčená, že zákon o potravinách je velmi důležitým nástrojem kontroly kvality potravin, protože se týká všech občanů v této republice.

Vítám tento zákon, protože má potenciál tuto neblahou praxi řešit. Důležité není jen přesně stanovovat povinnosti o uváděných informacích na obalech.

Myslím, že praxe v České republice bohužel ukazuje, že postih za porušení zákona není dostatečný. U nás to bohužel není zákazník, který potrestá nepoctivého prodejce tím, že u něj přestane nakupovat. Bohužel u nás pro zákazníka stále na prvním místě je rozhodující cena, nikoliv kvalita. Návrh zákona mj. řeší i udělování pokut za správní delikty, tedy za prodávání potravin, které nesplňují předpisy. Nicméně zde si vůbec nejsem jistá, jestli jsou opatření dostatečná. Problém je už v samotném principu výpočtu pokuty. Trest za prodávání zkažených potravin je totiž stanoven maximální výší pokuty, což je špatně.

Myslím, že stojí za úvahu, aby byly výše pokut stanovovány jako procento z ročního obratu dané firmy. Jen tak by se dosáhlo toho, že každá pokuta by byla takříkajíc ušita na míru. Byla by to jedna z cest, jak změnit chování prodejců, které nám tolik vadí.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Havlové. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vzhledem k tomu, že se jedná o tak závažnou záležitost a slyším tady, že se návrh bude projednávat jen v zemědělském výboru, tak dávám návrh, aby se tento vládní návrh také projednal ve výboru pro zdravotnictví.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Já bych poprosil zvážit ten návrh. Podle jednacího řádu to možné je.

Teď tam žádné nejsou. Myslím si, že by to bylo zbytečné. Ale je to vaše vůle, vůle Sněmovny, pokud to zdravotnímu výboru dáte. Tolik v této chvíli jenom bezprostřední reakce. Nyní pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Michal Hašek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně a vážení poslanci, zákon o potravinách je zákon, který byl připravován velmi dlouhou dobu, protože to není jednoduchá právní úprava. Byl připravován zhruba dva roky, a tak nevím, jestli mám poděkovat všem těm, kteří říkají, že tento návrh podporují, protože gros připravila ještě Nečasova vláda.